V tuto chvíli je do rozpravy přihlášen pan poslanec Marek Benda. Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, já jsem včera své hlavní výhrady sdělil. Paní ministryně slibovala, že na ně zareaguje, takže bych možná teď vytvořil prostor pro možnou reakci paní ministryně a případně pak povedu dále polemiku. Myslím, že to, že chci navrhnout přikázání tohoto návrhu zákona ještě ústavněprávnímu výboru, zaznělo včera jasně. Spíše bych teď nechal šanci paní ministryni zareagovat na to, co bylo včera řečeno. Děkuji, pane poslanče. A paní ministryně má zájem o vystoupení. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Pokud jsem si dobře poznamenala včera ty podněty a otázky, tak odpovídám následovně.

DAC 5 vyžaduje, aby přístup správců k datům měli všichni správci daně, tedy nejen Finanční nebo Celní správa.

Ten dotaz musí jasně odpovídat, mít vazbu na správu daní, funguje to dneska buď...

A ty už dneska jsou povinny sdělovat tento okruh informací Finančnímu analytickému úřadu.